Na začátek přivolám kolegy z předsálí a přečtu omluvenky, které dnes dorazily.

Budeme pokračovat v rozpravě. Faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Volný, řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Fiedler a po něm pan poslanec Hovorka. Máte slovo.

Já tady nebudu opakovat, proč Volného zákon ano, proč ne, proč tam nemá internetový hazard. Je to kvůli té notifikaci a kvůli nutnosti, aby právě nebyly ty prázdniny, na které se pan poslanec odvolává, které ministerstvo údajně tím novým dává hazardním hráčům a hazardním provozovatelům, tak právě proto, aby tam ty prázdniny nebyly, tak právě proto Volný.

Děkuji. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo, jen velmi krátce. Já chápu, že to, že podvýbor zasedá třikrát za dva roky, je potřeba nějak okomentovat a jakoby zdůvodnit. Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Adolf Beznoska.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

To je poměrně závažná informace, a protože se jedná o velmi technický zákon, bylo by dobré, kdybychom dostali informace o tom, jak moc nebo jak konkrétně a co se v tom zákoně změnilo proti původnímu znění. A je to z toho důvodu, že k tomu zákonu samozřejmě byla zpracována RIA, hodnocení dopadů, a ten výsledný návrh a samozřejmě vláda má právo návrh upravit tak jak moc se to liší a jak moc ty věci, které se tam objevily, byly odlišné oproti tomu, co prošlo Legislativní radou vlády, případně připomínkovým řízením.

Ministerstvo financí ve svém vystoupení na rozpočtovém výboru sdělilo, že toto odmítá a disponuje posudky, že žádné arbitráže České republice nehrozí.